V oblasti nazvané Právní úprava a související institucionální opatření doporučili hodnotitelé zajistit kriminalizaci účastenství ve spáchání všech typů praní peněz, a to nejlépe výslovným ustanovením v trestním zákoníku, že příprava trestného činu legalizace bude rovněž trestná. Pokud paní ministryně mluvila o tom, že u nás požadují spolčení, což úplně přesně nevystihuje přípravu, protože za spolčení jako jednu z forem přípravy se považuje dohoda dvou nebo více osob o spáchání konkrétního, byť detailně neurčeného zvláště závažného zločinu, ať již výslovná, nebo konkludentní.

U obou zmiňovaných trestných činů to není možné, protože v základních skutkových podstatách je trestní sazba pouze čtyři léta. Bohužel zavést přípravu není možné ani u čtvrtých odstavců, protože není splněn požadavek trestní sazby nejméně deset let. Jiná forma je spáchání účastenství jako přitěžující okolností, ale s tím vás zde nebudu zatěžovat, protože se jedná o odborné záležitosti, které asi budeme řešit na ústavněprávním výboru.